Já jen krátce. Myslím si, že je opodstatněná. Myslím si, že se o tom můžeme bavit.

A tím kontrolním mechanismem je právě to zastupitelstvo kraje, které nějakým způsobem musí doporučit a připravit ten návrh na doplnění statutárních měst o to konkrétní město. Nicméně ještě jednou. Nebráním se tomu.

Já mám prostě pocit, že tady je jakýsi lidský rozměr toho, zdali to město si to zaslouží, nebo ne, a myslím si, že v daný okamžik je to v rukou toho zastupitelstva, aby takto rozhodlo. Tak stahuje svoji žádost. Prosím, máte slovo. Obecná rozprava je otevřena. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, já zde možná, byť občan Moravskoslezského kraje a častý návštěvník Třince, možná budu hovořit trošičku jinak, byť v duchu toho, co tady zaznělo od kolegů, zkušených starostů menších měst v Čechách.

Pátral jsem proto po tom, proč město tohoto typu by se rádo stalo statutárním městem.

Myslím, že to tak úplně není, protože tu hranici nejsou schopni dosáhnout. A hlavně chybí mi v této žádosti i vyjádření těch ostatních okolních obcí, že je to právě ten důvod, proč se stát statutárním městem. Jinými slovy, jak může město získat nové občany, prostě vám zůstane zachován starosta, budete mít vlastní zastupitelstvo, přesto získáte výhody statutárního města, budete mít sílu statutárního města, možnost rozvoje statutárního města, tak jak tady bylo naznačeno v předkladu, že se vlastně jedná o rozvoj této oblasti a rozvoj tohoto města. Čili toto postrádám a budu velice rád, když v druhém čtení v případě projednávání bude zaznívat argument z těchto okolních obcí Třince, zda je to právě ten motor, že bychom se chtěli stát součástí statutárního města.

Ta je stanovena v nějakých procentuálních hodnotách podle počtu obyvatel a je zde limit pro města mezi 20 tisíci a 50 tisíci obyvateli.

To je vcelku nereálné. Ale co je zde zajímavé, je, že existuje kategorie obce nad 100 tisíc obyvatel a nečleněná statutární města. Jinými slovy, tady tímto naším hlasováním se Třinec dostane na úroveň v této tabulce měst, která najednou mají buď 100 tisíc obyvatel, anebo jsou statutárními městy.

Protože ty rozdíly v tabulkách jsou tady v tomto členění z té vyhlášky zřejmé.